Přitom parametrově je návrh špatně minimálně v jedné věci účelnost, kvalita a dopad činnosti Agentury mají být hodnoceny jednou za pět let. Jednou za deset let se k tomuto hodnocení vyjádří správní rada samotné Agentury, která vytvoří doporučení adresované Evropské komisi. To nepřekvapivě doporučí činnosti zintenzivnit, posílit či rozšířit, to nepochybně podpoří i Komise a celý příběh se rozjede znovu. Proč by ale neměly hodnotit činnost Agentury členské státy napřímo? Tvrdí, že by došlo k ohrožení nezávislosti, a já se ptám v čem, protože nezávislost je ovšem jen domnělá. Fungování Agentury je totiž vázáno na rozpočet, který je odvislý od vůle Evropské komise a Evropského parlamentu, což znamená jediné za nejkratší konec zde díky nastaveným procesům tahají smluvní státy. Agentura Evropské unie pro základní práva shromažďuje, zaznamenává, analyzuje a šíří důležité objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje, provádí nebo podporuje vědecké výzkumy a šetření. To ale současná Agentura není schopna naplnit.

A co je například obsahem?

To velmi pravděpodobně neodpovídá realitě.

Průzkum ovšem slouží jako podklad pro politické cíle Evropské komise.

Uvedu příklad.

Tyto ideologické svaté války jen zbytečně rozdmýchávají negativní emoce vůči těmto osobám v tak tolerantních společnostech, jako jsou členské státy Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se také vyslovil jako člen výboru pro evropské záležitosti za SPD k návrhu, který předkládá tento výbor k vyslovení předchozího souhlasu k návrhu o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva. Hlasoval jsem proti návrhu při hlasování na půdě výboru pro evropské záležitosti, jelikož nesouhlasím s tím, aby jakákoliv nadnárodní agentura, byť bez výkonných pravomocí, sbírala jednostranně informace o dodržování lidských práv v ČR. Zvláště odmítám rozšíření působnosti Agentury na policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. I když Agentura o ničem nebude rozhodovat a nemá žádné vynucovací pravomoci, sběr informací je základem analytickosyntetické činnosti, která tvoří základnu pro rozhodovací a legislativní pravomoce Evropské komise, které jsou tyto informace určeny. Agentura má sledovat dodržování těchto práv, cituji z bodového úvodu nařízení: